Není to nic jednoduchého. Ale podle mne není uděláno vůbec nic. Neprobíhá komunikace s opozicí o tom, jak v této oblasti se sjednotit a zjednodušit. A pokud chceme a já s tím nemám problém umožnit vstup veřejnosti do těch procesů, tak prosím jednou. Ne u toho, když se projednávají zásady územního rozvoje, územní plán, EIA, územní povolení, územní rozhodnutí a stavební povolení. To je pak nekončící proces.

Dneškem nic nekončí, dnešek není nic, dneska nikdo nic nekorunoval.

A poslední věc a tím skončím své vystoupení.

Budou nám sice jako možná říkat, jaké máme mít zákony.

Není to dlouho. Není to dlouho na to, abychom změnili systém financování.

Já věřím, že kolegové v Senátu to projednají rychle.

To všechno ostatní platí. Práce nekončí, nic jsme nekorunovali, naopak, práce začíná. Děkuji za pozornost.

Já bych jenom chtěla uklidnit vaším prostřednictvím pana kolegu Stanjuru, že rozhodně diskuse napříč politickými stranami probíhá a i s tou takzvaně dotčenou veřejností. Sama jsem měla možnost se zúčastnit jednání, které probíhalo za přítomnosti zainteresované veřejnosti a starostů Prahy 11, 15 a 22, kde v naprosto mizivé menšině byly prezentovány názory ve prospěch těch, kdo zpochybňují nutnost dostavby Pražského okruhu.

Doufám, že důkazem toho bude i doprovodné usnesení, které je připravené a které snad Poslanecká sněmovna přijme a bude zde ještě jednou načteno. Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji.

Co se týká těch informací, jak si představuji od pana ministra Ťoka, tak já vás upozorňuji, že v okamžiku, kdy tam sepíše takové spisky, jako chodí ve věci elektronického mýtného, tak mu to snad už hodím na hlavu. To říkám na rovinu. To prostě je skutečně o ničem.

Pane místopředsedo, děkuji.

To jsem určitě neřekl.

To je všechno. Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom v rámci objektivity já nikde nekandiduji ani na senátora, ani v krajských volbách chtěl říci, že pan poslanec Laudát si uvědomuje stejně jako já, že hospodářský výbor mnohokrát projednával tuhle záležitost, vystavil celou řadu rezolucí. Totéž se týká výboru pro evropské záležitosti, kde jsem byl členem a kde jsem já inicioval rezoluci, která vyzývala zejména předsedu vlády, aby v této záležitosti byl činný. Takže není tak docela pravda, že bychom v tom nic nedělali. Těchto jednání pan poslanec Laudát byl účasten. Tak jenom v rámci objektivity. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Dostal jsem se také ke slovu, ale přicházím být velice stručný při projednávání této novely zákona o životním prostředí, spíš s konstatováním, k čemu jsme dospěli, protože jako poslanecký klub KSČM protože včera jsem byl tím vyslancem, který se zúčastnil semináře pana ministra životního prostředí, kde byl zúčastněn i pan ministr dopravy.